Já také děkuji. A prosím pana poslance Benešíka s jeho faktickou poznámkou. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

On měl problém, protože tam měl tisíce uprchlíků, migrantů, říkejme jim, jak chceme, kteří chtěli do Německa. A porušili ho. Prostě ona mu řekla, ať mu ty lidi tam, ať ty lidi tam pošle, do toho Německa.

Ale jsou tady. A já žádné demonstrace tady nevidím. A také bych se chtěl zastat paní europoslankyně Šojdrové. A držela to poměrně v tajnosti, protože těm dětem opravdu chtěla pomoct.

Já děkuji.

Takže jednak...

Prostřednictvím pana předsedy, ano.

Toť číslo jedna.

Ale Česká republika je suverénní. Zatím stále ještě je. Připraví se pan poslanec Kováčik s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Suverénní. Tady se to slovo opakuje v posledních týdnech velmi často. A Česká republika je suverénním státem, samozřejmě.

A jsou některá témata, která se nás všech suverénních států týkají. Jsou to zkrátka témata, která máme společná. Jsou to témata určitě migrace. Jsou to určitě témata klimatu, vody a mnoho dalších.

Ale to není žádný útok na naši suverenitu. To je jenom o tom, že jsme součástí nějakého společenství, že jsme tady na světě, nejsme sami, že jsou tady další naprosto suverénní státy. Státy na světě musí spolupracovat, i když zastupují různá místa světa, různě bohaté a chudší státy. My musíme spolupracovat a vzájemně si naslouchat. Děkuji. Já také děkuji. V tuto chvíli poslední. Děkuji za slovo. Hezké dobré odpoledne všem. Já jsem zaslechl svoje jméno z úst pana kolegy Benešíka a musím prostřednictvím pana předsedajícího směrem k panu kolegovi Benešíkovi co nejrozhodněji prohlásit, že se vší jasností a rozhodností tvrdím, že nestojím za žádnou změnou či žádnou situací ani ve Venezuele, ani v kterékoliv jiné suverénní zemi či státě na této zeměkouli a že zcela respektuji právo občanů zvolit si svoji reprezentaci, zvolit si svůj režim a také si svoji reprezentaci, svůj režim, svoji kulturu, svoje zákony bránit.

Já také děkuji. A prosím pana poslance Stanjuru s faktickou poznámkou. Já bych chtěl reagovat na ta hezká slova o OSN.

Také jsme to debatovali na Poslanecké sněmovně. Dokonce jsme vyzývali vládu, abychom přestali platit členské příspěvky. Vláda bohužel nic neučinila. Je to hezké, že tady se shodneme, ale pokud pak vláda tu vůli Poslanecké sněmovny vlastně nerealizuje v zahraniční politice, tak je to špatně. Vzpomeňme si na debatu o dohodě s Tureckem. Na usnesení Poslanecké sněmovny a na to, co udělala vláda.

Co je smutné?

A říct: je to velmi mimořádné, chceme znát názor Poslanecké sněmovny, chceme být vybaveni silným mandátem za Českou republiku, hájíme společně české národní zájmy.

Děkuji.